Děkuji, a už jsou tři sekundy pryč. Já jenom budu reagovat tady na pana zpravodaje a potom taky na pana poslance Skopečka, vaším prostřednictvím. Já si myslím, že debatuji velmi řekl bych efektivně v rámci malých prostorů ve faktických poznámkách, ale pořád očekávám a doufám, že se to nestane, že pan ministr vystoupí před závěrečným slovem, abychom mohli ještě spolu polemizovat a říkat si navzájem názory, protože vyvstanou možná další otázky od vás.

To znamená, co si má on z toho vybrat?

To je celé. Já se nebojím říct, že to je zákon tohoto roku, který má rozpustit mezi občany a podnikatele 66 miliard, a myslím si, že minimálně v koalici by měl na to být jednotný pohled, jednotný názor, protože pokud já jsem tady toto nečetl a nikdo tady z těchto poslanců, tak potom byste měli říkat jednotně to, na čem jste se nějakým způsobem dohodli. A říkám znovu, já chci tady diskutovat. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Jen velmi krátce k ctěnému kolegovi Skopečkovi, vaším prostřednictvím, paní předsedající. Víte, nezlobte se na mě, ale já tu situaci vnímám tak, že to slovo vyhladovění je namístě, já si za ním stojím.

Rozumím tomu, že vy s ním nesouhlasíte, ale já si za ním stojím. Můžeme se tady o tom slově bavit klidně pět hodin, mi to jedno.

Kdo zvyšuje ceny vyrobeného zboží? Chápu to, ale já si stojím za tím, že tím, že podpoříme firmy, rozhodně více neroztočíme inflační spirálu. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vy jste tady otevřel, pane předsedo Adamče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, nějakou tu evropskou otázku.

No, to přece není vůbec k diskusi! Díky tomu máme celou řadu věcí, které jsme tam obhájili, prosadili a zastavili. Čili jenom tak, já nevím, jestli tam působí nějaký genius loci, ale byla jsem z toho tedy velmi, velmi překvapená.

Děkuji. A nyní poslední z této řady, nebo s přednostním? S faktickou? S faktickou a pan místopředseda Jan Skopeček.

No, jsou to prostě různé názory z různých stran v jedné koalici. My si dobře pamatujeme, jakým způsobem fungovala koalice hnutí ANO a ČSSD.

A ke kolegovi.

Děkuji moc, děkuji za upozornění.

Prosím.